To znamená, bude to další práce, další obavy, nejistota, další zbytečné vyhozené peníze ve prospěch několika firem, které budou spravovat systém. Šibeniční termíny, likvidační pokuty, přijde mi opravdu drakonické a šílené, že takovýmto jednosměrným způsobem... Zajímalo by mě, já jsem tam nenašel žádné, že když stát něco poruší, tak jestli bude kompenzovat škodu bez vymáhání u soudu. Shromažďování dat na jednom místě, už to tady zaznělo, prolomení obchodního tajemství.

A samozřejmě obávám se i ztráty konkurenceschopnosti. Tak dlouho budete utahovat v České republice pro skupinu, jejíž největší vinou je, že podniká, že se chce postarat o sebe, chce vytvořit podmínky pro své děti, myslí na budoucnost, je stabilizačním prvkem, tak dlouho budete utahovat šroub, až způsobíte to, že tady nebude.

Bohužel přesně se to odráží v ekonomikách. Podívejte se na Francii, podívejte se na všechny státy, jižní státy Evropské unie, jeden vedle druhého. Myslím si, že pokud byste chtěli prokázat trochu dobré vůle, nebyl by problém prostě minimálně odložit kontrolní hlášení a skutečně důvěryhodným způsobem ho spustit až v okamžiku, pokud vůbec, kdy bude zcela precizně připraveno i jasně definováno, technicky odzkoušeno a špičkově zabezpečeno. Nic z toho jste neudělali. Dámy a pánové, myslím si, že dáváte jeden z prvních, ne první, ale jeden z prvních děsivých dárků české podnikatelské skupině. Také jsem byl jednu chvíli ochoten uvěřit při sjezdu sociálních demokratů, když pan ministr průmyslu, budoucí ministr průmysl a obchodu Mládek řekl, že podnikatelé jsou paraziti. Teprve teď mi dochází, že skutečně tato koalice, které se bohužel z nějakých důvodů účasní i KDUČSL, které se navenek opájí velkými ideály, u těch dalších dvou subjektů mě to až tak nepřekvapuje, tak teprve dneska vidím, co v praxi bude boj proti parazitům znamenat. Chci říci, že z pohledu tohoto i já se hlásím a bude mi ctí, když budu ve skupině těchto parazitů. Přeji vám příjemné Vánoce. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji za slovo.

Já jsem velice překvapen, že vlastně byla svolána tahle schůze, protože ten zákon jsme přece tady schválili, poté co tam byl pozměňovací návrh Senátu, tak jsme vyšli vstříc podnikatelům, kteří podávali kvartální hlášení, a původně jsme chtěli, aby to dělali měsíčně, tak jsme to nechali jako kvartální.

A u nás je to 22 %, 80 miliard. Je to více než náš deficit. A vy jste říkali, že neděláme nic proti velkým rybám, ale to jsou ty velké ryby.

Před měsícem jsme měli dokonce nadnárodní firmu, která podváděla na plynu, tam jsme zadrželi aspoň 500 milionů. Takže to jsou ty karusely, to jsou ty velké ryby. A vy dneska říkáte ne, my nechceme. Takže toto je proti velkým rybám. A je to velice účinný systém. Vyplacené vratky v roce... Jak to máme zkontrolovat? To není možné.